Děkuji. Tímto přistupujeme k další interpelaci, ovšem pan poslanec Koten není přítomen v sále, takže jeho interpelace propadá. A dostáváme se k interpelaci pana poslance Miroslava Zborovského, připraví se pan poslanec Marek Novák. Děkuji, paní předsedající. Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, mám interpelaci na pana ministra Mariana Jurečku. Vážený pane ministře, rád bych se vás zeptal na záležitost týkající se vládou navrženého úsporného balíčku. Předně bych chtěl říci, že tento balíček má moji plnou podporu, protože je pro budoucnost nás všech zásadní, začít snižovat zadlužování naší země a řešit strukturální deficit státního rozpočtu. To, že je potřeba začít šetřit, je naprosto zřejmé a v souvislosti s úsporami bych se vás chtěl zeptat, zda a v jaké míře dopadnou úspory na financování sociálních služeb. Děkuji za odpověď.

Děkuji pěkně.

Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený pane ministře, můj dotaz zní, jak vnímáte alarmující situaci, kdy ještě nikdy nebyl o sociální dávky takový zájem. Meziročně tento počet stoupl o více než 50 %. Hlavním důvodem je samozřejmě zdražování, inflace, a lidé jsou nuceni o dávky požádat, jinak mají problém přežít. Vnímáte to jako ministr sociálních věcí a práce, že se jedná o skutečnou a správnou sociální politiku tak, aby lidé museli v takovém počtu žádat o dávky, z jedné kapsy přelít do druhé, a tím pádem o značnou část státních peněz přijít v rámci administrace těchto dávek? Místo aby stát dal například přímo důchodcům dostatek peněz, tak jim je prostřednictvím změny parametrů v důchodech sebere a zároveň je pošle na úřad práce pro dávku. Totéž, jen mladší skupině občanů, způsobujete úsporným balíčkem. Jenže Úřad práce také stojí značné náklady a stát touto logikou přichází o velké množství peněz. Navíc úředníci nejsou v této tíživé situaci finančně motivováni, jsou vystavováni extrémnímu psychickému nátlaku všechny tyto žádosti vyřizovat, a samozřejmě vyřizování žádostí se zpožďuje. Je to trošku jako střílet se do vlastní nohy a spoléhat na to, že maraton testování trpělivosti občanů bude mít i konec. Jenže díky krokům, které postupně činíte, a představujete ještě další, to spíš vypadá, že je to teprve začátek konce.